Prosím v tuto chvíli pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby návrh odůvodnil.

Opravdu žádám o klid na obou stranách sněmovny. Děkuji.